Děkuji. Pane místopředsedo, děkuju za slovo. Ještě jste udělali další politické rozhodnutí, před volbami jste tady všichni hlasovali pro zmrazení platů politiků.

Nic jiného jsme nechtěli.

Děkuji vám. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Poprosím paní poslankyni Ožanovou o její vystoupení a připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Skutečně některý právník z koalice i z opozice pro tohle zvedne ruku? Můžeme to urychlit, můžeme to řádně projednat ve lhůtách, můžeme si zkrátit lhůty a můžeme ten zákon natáhnout třeba na rok a půl, na dva roky, aby to skutečně mělo ten ekonomický dopad, jak chce koalice. Ale zkusme dodržovat, prosím, zákony této země. To jste vždycky prosazovali a říkali jste, že hnutí ANO tak nečiní. Já se domnívám, že při zkrácení lhůt jsme schopni tento zákon přijmout velmi rychle a pozměňovacím návrhem případně prodloužit to období toho snížení ne zmrazení platů na delší dobu. Prosím, zkusme se chovat zodpovědně a v souladu se zákony této země. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Mě tady zaujaly dva momenty.

Ten druhý moment, kterého jsem si všiml, je, že před čtyřmi hodinami tady místopředseda vlády Vít Rakušan představil všechny členy vlády a řekl, že ctí Poslaneckou sněmovnu, která má tu kontrolní činnost, a že s námi tedy bude se vším respektem komunikovat a podobně. Uplynou čtyři hodiny a na první slušný dotaz na pana ministra Šalomouna nám odpoví, ať si to najdeme písemně. To je ten respekt po čtyřech hodinách? Ale po čtyřech hodinách nás odkážete, pane ministře, abychom si to našli? Tak proč tady máme první, druhé a třetí čtení? Tak doufám, že zítra pan premiér neřekne, ať si přečteme programové prohlášení, protože je v písemné podobě, má padesát tři stránek, nechť si to všichni přečteme, a nemusí vůbec vystupovat. Takhle se podle mě ten respekt mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou netvoří.

Děkuju, pane místopředsedo.

Je zjevné, že v otázce stavu legislativní nouze právě u tohoto tisku se zde neshodneme, že jsou zde různé názory. Také je pravdou to, co tady zaznělo prostě to v případě potřeby rozhodne Ústavní soud.

Děkuju pěkně. Já děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouhý.

Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Okamura.